Dostal jsem odpovědi, kolik jsou předpokládané odhady nákladů na tuto činnost, a proto máme stále nevyjasněné otázky, a bohužel musím se připojit ke kolegovi Laudátovi, že mně nestačí upozornění a doporučení pana ministra, abychom se obrátili na veřejně přístupné stránky Ministerstva dopravy a ŘSD, kde se dovíme požadované. Myslím si, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna si zaslouží, aby pan ministr společně s vedoucími představiteli ŘSD nám předložil zprávy tak, jak jsou vyžadovány prostřednictvím usnesení. Je faktem, že jako zástupce Komunistické strany Čech a Moravy nevyžaduji všechny body, které jsou navrhovány v usnesení, protože jsem přesvědčen, že některé jsou příliš technicistní, a je tam příliš mnoho detailů, které neobjasňují to, co jsme očekávali jako politici, že dostaneme k informaci, udržitelnosti zprovoznění posledního úseku D8 a zejména všech technických a technologických opatření, které dále souvisí s tímto zprovozněným úsekem a také s tím, jaké s tím budou spojeny náklady, protože rozumím tomu, že pan ministr vstoupil do situace s D8 v době dokončování posledního úseku.

Vstupoval do funkce s tím, že rozumím tomu nemohl znát detaily toho, jak se situace vyvíjí v otázce založení stavby a všech technických a technologických procesů, které souvisí s výstavbou právě prackovické estakády a i v úseku tunelu, které byly zvoleny v této povrchové variantě. Myslím si, že celkově byla stavba nešťastnou stavbou. Jenom tady zmíním jednu věc, kdy mluvím o ceně.

Následně, když se řešily problémy s touto trasou, se zvýšila cena kouzelným způsobem na 7,4 miliardy korun. Soutěž na zhotovitele v době, kdy se to rozhodovalo s odstupem několika let, již byla vypsána na 9,9 miliardy korun a konečná realizace byla odhadována, a to nám právě měl sdělit pan ministr, celkově na 15 miliard korun. Jsem přesvědčen, po všech informacích veřejně přístupných a po všech ubezpečováních, že nebudou s tímto úsekem dálnice spojeny jenom náklady na vlastní výstavbu, ale musí pokračovat monitoring. Musí pokračovat další opatření, která souvisí s hydrogeologickým uložením stavby, s tím, že se ztratila i podzemní voda v jednotlivých obcí, které souvisí s dálnicí. Ano, obcím se uleví určitě od nebezpečné dopravní zátěže, za to patří dík i k odvaze pana ministra, ale na druhé straně vznikají další a další náklady. A my nikdy nevíme, jak budou vysoké, jak dlouho tyto náklady budou trvat, a to jsem očekával, že dneska aspoň v nástinu se dozvíme v rámci informace pana ministra. Na závěr mi dovolte jenom říci jednu věc. Jsem připraven spolu s kolegy z Komunistické strany Čech a Moravy podpořit navrhované usnesení v bodě 1, 2.

Sesuv půdy byl po přívalových deštích a jsem přesvědčen, že pokud se tato povětrnostní situace zopakuje, tak nikdo, ani pan ministr dneska nemůže zaručit, že se zčásti nebude opakovat situace s pohybem svahu, a zejména nikdo nemůže garantovat, že založení prackovické estakády je natolik stabilní, že monitoring, který je tam prováděn, bude nám sloužit k tomu, abychom zabránili tomu nejhoršímu, to znamená, že se stavba stane nebezpečnou pro silniční provoz. A doufám, že pan ministr v rámci rozpravy ještě odpoví na některé moje vznesené otázky. Děkuji za pozornost. Jako další je přihlášen pan poslanec Hovorka.

Prosím, máte slovo.

A ta první, největší chyba se stala v případě rozhodnutí o vedení trasy, kdy v podstatě Ministerstvo dopravy tehdejší, samozřejmě.